Ale některé prostě byly proti, některé byly pro. To se prostě bohužel v normálním právním státě stává. Většinou se to stává velmi často, že tři právníci mají pět právních názorů. Já si naopak myslím, že za pravdu mu daly ty posudky, které říkaly, že je ten zákon v souladu s Ústavou, to znamená, mám za to, že ty posudky byly správné. Ale o tom ve finále může rozhodnout opravdu jenom Ústavní soud. Já si nemyslím, že je správná strategie z pohledu zákonodárců odložit účinnost zákona, jakéhokoli zákona, jakéhokoli zákona, který je navrhován, s tím, že se na to nejdříve, než ten zákon nabude účinnosti, musí podívat Ústavní soud.

To znamená, Ústavní soud není nějakým předběžným orgánem, který rozhoduje o tom, jestli je zákon v souladu, nebo ne, a potom teprve může nabýt účinnosti. To si nemyslím, že by z hlediska strategie této ctěné Sněmovny bylo úplně správně.

Děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. Jednu pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Volný. Děkuji.

Takže bylo to skutečně o dva.

Dodnes je vidět prostě... Ano, vy. Ano, vy! Protože vy jste nástupníci tohoto zločinu.

Ale právní stát pláče v koutě úplně stejně.

Děkuji. Přečtu několik omluv.

Omlouvá se pan ministr Miroslav Toman opět z pracovních důvodů z dnešního jednání schůze. Faktických poznámek nám naskočilo více. Nyní pan poslanec Volný.

Spíš jsem se přihlásil k tomu, že jsem chtěl podtrhnout a trošičku zdůraznit to, co tady říkal pan kolega Mašek.

Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Výborný. Připraví se pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Chtěl bych vaším prostřednictvím reagovat na pana předsedu Chvojku. Musíme to říkat přesně tak, jak to bylo. Ústavněprávní výbor si nechal vypracovat čtyři analýzy ústavních kapacit a ústavních právníků v České republice. A není pravdou to, že tam byly rozdílné názory. Všechny čtyři, všechny čtyři studie konstatovaly značnou problematičnost takto schvalovaného návrhu zákona a zároveň pouze jedna ta studie na konci konstatovala, že nelze vyloučit, že by případným testem ústavnosti tento zákon prošel. Čili pouze jedna ze čtyř. Čili řekněme to přesně, jak to bylo. Nakonec ty studie máte k dispozici i vy všichni poslanci a měli je k dispozici i poslanci ústavněprávního výboru. Děkuji. Faktická poznámka pan předseda Faltýnek, poté pan poslanec Veselý. Děkuju za slovo. Využívám faktické poznámky, protože bych se asi nedočkal s přednostním právem.

Nicméně k těm číslům. Pomíjím to, co tady řekl kolega Mašek.

Když použijeme reálnou tržní cenu, reálnou tržní cenu, tak je to 20 miliard.

Reálná cena, výpočet je 8 miliard. Takže tam lítá nějaká částka. Čili to jsou čísla. Ano. Byla to, pane předsedo Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, vaše nefér cinknutá hra.

Princip co bylo ukradeno, má být vráceno. A já položím poslední otázku. Proč při restitucích občanů České republiky po revoluci jsme vraceli ceny pozemků, proč jsme vraceli pozemky nevydatelné za korunu? Také tam stály přece supermarkety a sídliště. Děkuju. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Veselý, poté pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Kalouskovi.